Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl vyjádřit, vaším prostřednictvím, k tomu, co tady zaznělo od pana poslance Výborného. Legislativní rada vlády přece podpořila plnou státní správu, to je prostě fakt.